Já si myslím, že jsou to normální smlouvy, ba naopak, tam bychom měli vědět, co se děje.

Návrh nepočítá s tím, že součástí odstraňování mimořádné události jsou tvrdé záchranné práce, které tam jsou vyjmenovány, ale i neméně důležité likvidační práce, tedy odstranění následků.

Bude velice těžké rozhodovat, jakým způsobem dostat tuto normu do podoby, aby byla naprosto stravitelná. Už tady zaznělo, že množství pozměňovacích návrhů je tak velké, že budou podrobeny hlasování, ale předvídatelnost toho, jak tento zákon dopadne, nevím.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Snopkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura, následně pan poslanec Gabal, pan navrhovatel.

Musím říci, že vycházím stanoviska Svazu měst a obcí, které jste obdrželi mnozí, možná všichni, a já jsem se pokusil jejich stanoviska a připomínky přeformulovat do konkrétních pozměňovacích návrhů.